Od okamžiku, kdy vláda připravila tyto strategické dokumenty, se otevírá prostor, abychom systematicky a systémově přistupovali k využívání nerostného bohatství na území České republiky. Pokud v příštím období Poslanecké sněmovny budou přijímány nějaké další legislativní úpravy, tak si myslím, že můžeme pro přípravu těchto návrhů využít analýzy, které byly zpracovány právě ministrem Havlíčkem a které podle mého názoru velmi dobře popisují úskalí stávajících pravidel horního zákona. Tyto analýzy bude myslím velmi možné použít při přípravě jakékoli další legislativy.

A to bude čistě politické rozhodnutí, které bude možné přijmout buď změnou zákona v příštím volebním období, nebo eventuálně změnou nařízení vlády v rámci stávajícího horního zákona, tak jak platí, pokud to ten stávající horní zákon bude umožňovat. Tam je schváleno pravidlo, které říká, že poplatky se mění jednou za pět let. Pokud by se Parlament rozhodl tuto lhůtu zkrátit, tak vláda ke změně poplatků může přistoupit mnohem dříve než za pět let. A podle mého názoru by to bylo užitečné. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zmínil jsem alespoň ty základní skutečnosti, které se týkají otázky těžby lithia, resp. budoucí těžby lithia v České republice. Chci zdůraznit, že naše pozornost by měla být věnována nejenom povolovacímu procesu v této konkrétní věci, ale měla by být věnována také systému povolování, jak je nastaven v horním zákoně obecně, aby do budoucna vláda měla větší vliv na tyto procesy na základě surovinové politiky a na základě svých strategických rozhodnutí. Stejně tak pokládám za velmi důležité, aby se nezapomnělo na to, co bylo hlavní, pokud šlo o podpis memoranda, které podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

To znamená, politika vlády musí být zaměřena nejenom na povolovací proces, na pravidla horního zákona, na stanovení výše poplatků, ale také na to, abychom dosáhli zpracování lithia na území České republiky, aby to zaměstnalo naše lidi, aby tady zůstaly daně z tohoto zpracování, aby se Česká republika účastnila celého technologického řetězce. Asi víte, že vláda jednala se Svazem automobilového průmyslu a podepsali jsme s ním memorandum. Toto memorandum nebylo skandalizováno, možná zatím.

A prosil bych nezužovat tu otázku jenom na těžbu, ale mluvme také velmi otevřeně o tom, jaké nástroje použijeme pro zpracování lithia tady na území České republiky, aby to pro naše občany mělo maximální a pozitivní efekt. Vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že jak ve vystoupení pana ministra Havlíčka, tak v mém vystoupení byly poskytnuty všechny relevantní informace. Pokud byste samozřejmě chtěli jakékoli další informace, které jsou relevantní k této věci, chci odkázat na důležitý vládní materiál, který se jmenuje Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin. To je materiál, který byl schválen vládou a který definuje potřebné změny, které se uskuteční a budou uskutečňovat v rámci naší surovinové politiky. Děkuji za vaši pozornost.

Dále se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů pan poslanec Karel Schwarzenberg.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.